Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, konečně mám příležitost představit vám návrh zákona, který by jistě snesl souhrnný název novelizace trestněprávních předpisů, konkrétně trestního zákoníku. Je rozdělen do čtyř novelizačních bodů. Každý z těch bodů sleduje něco jiného. Zde jsme již v tak výrazném zpoždění, že nám hrozí řízení o porušení implementačních lhůt a nerespektování práva Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí. I proto je důležité, abychom tento návrh posunuli do dalšího čtení. Cílem předložené novely, která se týká trestního zákoníku, je reakce na nové předpisy Evropské unie, požadavky některých mezinárodních organizací v oblasti boje s korupcí a s praním špinavých peněz. V podstatě se dá říci, že jde o dílčí změny, nejsou to zásadní koncepční změny a vyplývají z našich mezinárodních a evropských závazků. V podstatě tím, že máme trestní zákoník dostatečně už přizpůsobený evropským normám, jde o doladění, doplnění, zpřesnění jak skutkových podstat, tak případně zvýšení trestních sazeb. Takže ty čtyři skupiny změn si dovolím v následujícím pořadí vám představit.

Směrnice definuje jednání, která mají být ve všech státech Evropské unie považována za trestná, a žádá konkrétní minimální výši horní hranice trestní sazby u těchto trestných činů. My jinak splňujeme požadavky směrnice, máme skutkové podstaty již začleněné do trestního zákoníku, čili tady stačí pouze přizpůsobit výši trestních sazeb, což návrhem změny trestních sazeb činíme. Za druhé a to je to nejpodstatnější z hlediska možného řízení o nedodržení předpisů, resp. nedostatečné implementaci jde o trestněprávní ochranu životního prostředí, kdy podstatnou část požadavků vycházejících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí již máme transponovanou, ale je třeba doplnit některé skutkové podstaty trestných činů o znak subjektivní stránky, to znamená zavinění, a zde ve formě hrubé nedbalosti. Čili nejde ani o trestní sankce ani o skutkovou podstatu jako takovou, ale jde o zpřesnění a rozšíření trestnosti za jednání, která jsou spáchána z hrubé nedbalosti, čili ve své podstatě a výsledku jde o zpřísnění trestního postihu, tak jak to ukládá členským zemím to již citované evropské právo prostřednictvím svých směrnic. Za třetí jde o reakci na jistě oprávněné požadavky, které byly vzneseny v hodnoticí zprávě České republiky ohledně inkriminací, které schválila skupina států proti korupci my ji známe pod označením GRECO v rámci třetího hodnoticího kola. Jde o doplnění skutkové podstaty trestného činu nepřímého úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku, o postih osoby, která si dá slíbit úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, neboť v současné platné právní úpravě již máme trestné pod skutkovou podstatou nepřímého úplatkářství takové jednání, když někdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo dokonce že tak již učinil. Takže jenom ve smyslu toho doporučení rozšiřujeme o jednání explicitně, které bude spočívat v tom, že si někdo dá slíbit úplatek.

Trestnost spolčení by se měla vztahovat na všechny základní skutkové podstaty, to znamená Požádám sněmovnu o klid!

Čili jak základní, tak kvalifikované skutkové podstaty by podle toho návrhu měly zavést trestnost spolčení.

To znamená, aby šlo o zvlášť závažné zločiny a abychom zavedli trestnost přípravy i u zločinů, to by znamenalo absolutní komplexní systémovou změnu, ke které není vůbec důvod. Čili zavedení trestnosti přípravy u trestných činů podílnictví by při zvýšení horní hranice trestní sazby pouze v posledním odstavci znamenalo, že by příprava byla trestná pouze u jednání, u nichž by hodnota věci nebo prospěchu činila více než pět milionů korun.

Takže než dělat nějakou komplexní změnu a zpochybnit koncepci přípravy, která se týká všech trestných činů, tak jsme zvolili minimalistickou variantu a skutečně tady jenom zavádíme trestnost spolčení u těch dvou trestných činů a myslíme si, že nic dalšího v této etapě není třeba dělat.

Takže předložená novela ve svém celku je pro dosažení souladu s požadavky práva Evropské unie naprosto nezbytná. V případě jejího nepřijetí nám hrozí řízení, o kterém jsem hovořila. Děkuji.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, z ruchu, který zde byl, vidím, že vás tato problematika asi hodně zajímá.